Já zahajuji hlasování.

Konstatuji, že usnesení bylo přijato. Takže budeme pokračovat v projednávání ve zkráceném řízení. Konstatuji, že stále platí dohoda, že nebudeme používat faktických poznámek. A já tedy nyní tento bod otevírám a předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo tento návrh v návaznosti právě na tuto aktuální situaci ohledně epidemie a v důsledku toho vláda vyhlásila také 12.

Případně nás čeká dlouhá rozprava, takže není potřeba být přítomen, pokud vás vyloženě nezajímá. Prosím, pokračujte. Upozorňuji, že návrh tohoto zákona byl zpracován s předními českými odborníky na vybrané oblasti, prošel i odbornou oponenturou a čerpá inspiraci i ze zahraničí. Oslovili jsme i kolegium insolvenčních soudců, takže i zde byly bohaté konzultace. Tento návrh cílí na čtyři základní oblasti a navrhuje asi tato řešení.

S ohledem na povinnou karanténu či zákaz vycházení je totiž možné, že někteří účastníci či jiné osoby zmeškali lhůtu stanovenou zákonem k provedení úkonů.

Například je to podání mimořádného opravného prostředku.

Prosím.

Tady se navrhuje zjednodušit rozhodování orgánů právnických osob s využitím technických prostředků nebo rozhodování per rollam, možnost automatického prodloužení nebo obnovení funkčního období členů voleného orgánu, jež v době trvání mimořádných opatření uplynulo, se souhlasem dané osoby. A prodloužit lhůtu pro svolání valné hromady či členské schůze družstva pro projednání řádné účetní uzávěrky. Dalším tématem jsou změny v insolvenčním právu. Tyto změny jsou motivovány především snahou pomoci našim podnikatelům, jejichž podnikání může být v důsledku této zdravotní krize dočasně ohroženo. Tito podnikatelé se do zhoršené ekonomické situace nedostali vlastním jednáním, ale z důvodu stávajících opatření. A je cílem pomoci i dlužníkům v oddlužení, kteří mohou mít problém s poklesem či výpadkem svých příjmů.